Já si myslím, že samozřejmě nejsprávnější pokračování, když už chceme něco takového zřizovat, by bylo novelizovat i trestní zákoník a připustit, že opakovaný přestupek v těchto oblastech se stává trestným činem a je za něj příslušná sankce. Jinak je to opravdu jenom registr pro registr a z hlediska vlády vyhozených 30 milionů za zřízení takového registru. Děkuji za pozornost. Je to § 94 odst. 3 vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k projednání. Mám zde faktické poznámky pana poslance Kalouska a potom paní poslankyně Válkové. Dobře, omlouvám se.

Ten odstavec, který jste citovala vy, mluví po podrobné rozpravě. Prosím, pan poslanec Kalousek. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych rád podpořil slova svého předřečníka k návrhu návratu k přepracování. Tady je asi férové přiznat, že mám konflikt zájmů. Sem tam někomu nafackuju, což je přestupek proti občanskému soužití, a jsemli udán či usvědčen, pak bez protestů platím pořádkovou pokutu na příslušném městském úřadě.

Ty neodpovědné netrestá vůbec.

To znamená, když se podíváte na toto znění, tak minimálně drobná majetková kriminalita, o které tady hovořil pan zpravodaj a potažmo pan ministr, si také vyžaduje to, aby tyto přestupky byly evidovány, jinak se v podstatě tento novelizovaný je to základní skutková podstata, tam jsou dvě v tom paragrafu trestní zákoník míjí svým účinkem právě z nedostatku evidence těch nejdrobnějších deliktů, kterými jsou přestupky. Takže přinejmenším proto ty přestupky, resp. majetkové trestné činy drobné, tvoří u některých věkových kategorií až 80 % veškeré kriminality, obecné kriminality, kterou policie vyšetřuje.

Já děkuji. A nyní prosím s přednostním právem pana zpravodaje, poté se připraví pan poslanec Tejc. Dobré odpoledne ještě jednou, paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové. Já nechci mluvit za pana ministra. Paní dr. Válková mi kus vzala, co jsem vám chtěl říct ohledně trestných činů. Vůbec není pravdou, že registr přestupků vznikl jenom kvůli tomu, abychom mohli ty, co dělají přestupky, potrestat trestněprávně. Mě spíš mrzí ta věc na panu kolegovi, že je dávala dohromady jeho kolegyně a hodně se o to zasadila paní bývalá poslankyně Řápková, starostka Chomutova, protože ji trápilo úplně něco jiného. A já vám zkusím teď naznačit pro ty, co jsou slušní, jak říká pan kolega Kalousek, co nemají přestupky.

Já bych jezdil stále velice rychle. Ale dneska ten registr máme. Takže když mě dnes zastaví dopravní policie litoměřická, pražská nebo jihlavská, tak mám právě ty body. Těch bodů nasbírám šest a už jsem trošku klidnější řidič, protože se to o mně ví.

Něco podobného je právě ten registr přestupků.

Pan Kalousek to teď tady řekl přesně. To je věc, která mrzela celou dobu mě. Lidé nadávali, dokonce i policisté v minulosti, že cikáni vy tomu říkáte nepřizpůsobiví nezaplatí, protože na to nemají, a že jenom zaplatí ten slušný. Víte, ono totiž záleží na tom policistovi, strážníkovi, jak to uchopí. Musí do detailů využít platných zákonů a směrnic a nemůže chtít vybírat jenom v uvozovkách na těch slušných. I pokud přestupek páchá jak v dopravě nebo v majetku i ten, co na to údajně nemá, tak prostě musím využít opravdu do detailů věci, které mohu. To záleží na obci a na místně příslušném odboru policie, jak se k tomu staví nadřízení. Ale jde to i na tom nemovitém, pokud ubližuje těm slušným tím, že je okrádá apod. Tak z toho důvodu. Závěrem bych ještě požádal jednou. Opravdu registr přestupků do praxe nevzniká jenom kvůli tomu, abychom za každou cenu zavřeli ty, kteří páchají přestupky, ale vzniká právě i kvůli tomu, abychom věděli, že páchají po celé republice. A bylo to důležité, právě kdyby náhodou chtěli zbrojní průkaz, abychom věděli, že narušují občanské soužití nebo kradou ve městech. Nebo v případě, že budou chtít jiná vyjádření. Chtěl bych se vyjádřit k celníkům, tady to taky padlo, předpokládám, že to řekne i sám pan ministr. Všechno to je věc, kterou jsem prošel praxí. Víte, já si myslím, pokud celní správa dnes pracuje spjatě s policií, což je konečně dobře v minulosti také pracovala, neříkám, že ne, nebyl to výmysl jenom současné vlády, ale ta praxe byla.

Myslím, že zrovna při prodeji falešných známek nebo falešného zboží plno trestných věcí přepadlo do přestupků. Tak si myslím, že je čas, aby to věděly zrovna ty orgány celní správy. Já děkuji. Nyní s přednostním právem pan ministr Chovanec. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vaším prostřednictvím teď nejprve k panu kolegovi Bendovi. Já jsem tady říkal, že ústavněprávní výbor vznesl k návrhu zákona pozměňovací návrhy a že s řadou těchto návrhů souhlasím. Ty, s nimiž nesouhlasím, jsem pregnantně vyjmenoval byly tři. Co se týká otázky Celní správy pro pana poslance Komárka prostřednictvím paní předsedající, byť tu není.

Já nemám důvod pochybovat o tom, že tyto orgány by měly tyto informace zneužít nebo nadužívat.